Tak kolik je dost, abychom mohli říct, že je to srovnatelné s jinou zemí?

Někdo vedl totalitní válku a chtěl likvidovat celé národy včetně českého národa a někdo se bránil se zbraní v ruce. A chcete srovnávat oběti na obou dvou stranách? Pan předseda Kalousek.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já jsem se včera velmi ostře vyhradil jménem TOP 09 proti podle mého názoru skandálnímu výroku, který by nikdy neměl zaznít ve veřejné diskusi, tím méně od ministra české vlády.

Nicméně po vystoupení paní ministryně Válkové si to poslanecký klub TOP 09 opravdu nemyslí. Já teď nevím, co bylo skandálnější. Domnívám se, že to, co teď zaznělo, nebylo vytrženo z kontextu a nebylo způsobeno nepřátelsky vedeným rozhovorem.